Tento návrh navazuje na návrh C1, přičemž umožňuje obcím například umožnit parkování vozidlům obce, i když nemají sídlo v dané lokalitě, nebo vozidlům, jejichž uživatelé nejsou vlastníky a využívají je například při zajišťování havarijních služeb. Stanovisko navrhovatele? Kdo je pro?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh D1.

Hospodářský výbor doporučuje. Stanovisko navrhovatele? Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Smyslem navrhované úpravy je dosáhnout stavu, kdy bude možné z rozhodnutí strážníka nebo policisty odstranit vozidlo, které stojí na chodníku.

Stanovisko navrhovatele?

Návrh nebyl přijat. Tímto jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy a teď budeme hlasovat o zákonu jako celku. Ano, souhlasím.